Ano, systémové to není, ale vláda žádné systémové opatření nenavrhuje a situace se stále zhoršuje.

Celková rozpočtovaná částka se sice nepatrně snižuje, ale velmi nedostatečně.

Poslední věcí, o které chci mluvit a kde také načtu pozměňovací návrh, je otázka nezbytné vyšší podpory obcím a podotýkám z národních zdrojů k rekonstrukci jejich škol. Zlepšení materiálních podmínek musí být tedy společným úkolem pro obce, pro kraje, ale i pro stát.

Ani moc také nechápu, proč existují podobné dotační tituly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a i na Ministerstvu financí.

Za mnou ale chodí starostové, nebo myslím i za jinými poslanci, kteří nechtějí zvyšovat kapacity.

Já mám úplně jiné poznatky.

Bylo by to právě na ty případy, kdy se nejedná o zvyšování kapacit poblíž velkých měst a ani o zvyšování výukových kapacit, ale skutečně o nezbytnou rekonstrukci stávajících nevyhovujících prostor, které neodpovídají standardu 21. století.

Takže předpokládám, že si s tím poradí.

Děkuji za pozornost a vstřícné posouzení mého pozměňovacího návrhu. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím máte slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní předsedající, pane ministře víc jich tady není páni ministři, pardon.

Doplňuji svým návrhem návrh kolegyně Černochové. Důvody, které mě k předložení tohoto pozměňovacího návrhu vedou, jsou asi následující. Primárně je to bezpečnostní situace ve světě, zejména v oblasti Středního a Blízkého východu.